Myslím si, že toto není dobrý návrh, protože v tomto oboru působí dva tisíce lékařů.

Myslím si, že tento obor ukázal svoji životaschopnost, že se osvědčil, lidé, rodiče jsou spokojeni s tímto způsobem poskytování péče a že není žádná reálná potřeba tento systém měnit.

Je to obrovský nepoměr a vlastně ani jedna změna, to znamená to sloučení s oborem pediatrie, ani naopak zařazení toho maxilofaciálního oboru není řádně zdůvodněno.

Děkuji za pozornost. Než budeme pokračovat, tak mám dvě faktické poznámky pana poslance Roma Kostřici a Davida Kasala. Takže první faktická poznámka Roma Kostřici. Do řádné rozpravy se přihlásí paní kolegyně Soňa Marková. Děkuji za slovo. Vážení kolegové, já se na vás chci obrátit s upřímnou prosbou, abyste vyslechli pozměňovací návrh pana poslance Hovorky, kde se jedná o zrušení maxilofaciálního kmene samostatného. Já bych chtěl, abyste si to uvědomili ještě z toho medicínského hlediska.

Podle mého názoru je tento návrh tak absurdní, že, nezlobte se, ale mně to hlava nebere.

Tento zákon je opravdu naprosto absurdní a podle mého názoru zcela zlomocný. Děkuji vám za pozornost. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já budu reagovat na svého kolegu pana poslance Hovorku prostřednictvím pana předsedajícího. Mně to připadá, že jsme asi oba dva byli na jiném zdravotním výboru. Protože, myslím si tady co jsem zaslechl, tak nic nebylo vysvětleno, nic nebylo zdůvodněno a tak dále a tak dále. Znovu zopakuji. Tam si to přečtěte.

A na to už pouze řeknu, je to marný, je to marný, je to marný.

My jsme všechny tyto věci na zdravotním výboru probrali velmi podrobně.

Já jenom vím, že svět se vyvíjí tímto směrem, že tato problematika maxilofaciální chirurgie bude čím dál tím intenzivnější, ať co se týče oblasti úrazové, ať co se týče oblasti nádorové, a vím, že tato péče u nás není dostatečně zajištěna.

Počet není rozhodující, kvalita je rozhodující. A o to by se měl tento zákon o vzdělávání lékařů starat.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Já vím velmi přesně, o čem mluvím.

Děkuji vám.

Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Já jsem řekl, že součástí toho návrhu nebyly prováděcí vyhlášky. To je to podstatné, co jsem říkal.